Také je potřeba říci, že vláda ovšem živnostníkům neříká, že jestliže zavede paušální daň, tak to bude určitá úleva pro drobné živnostníky, ale zároveň se uvažuje o tom, že by se zvedlo zdravotní pojištění, popřípadě sociální pojištění.

Pokud toto neprojde, tak budeme v druhém čtení prosazovat pozměňovací návrh, o kterém jsem hovořila, a budeme vás žádat o podporu z těch důvodů, které tady zaznívají zcela oprávněně. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní přednostní právo pan předseda Fiala. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi přece jenom za hnutí SPD ještě pár slov k EET. Pro žádnou vlnu. A pro žádnou vlnu hlasovat nebude. Tak mi dovolte, abych to ještě krátce zdůvodnil. Samozřejmě je to ta dostupnost služeb, obchodu a dalších věcí hlavně v malých obcích, o kterou přicházíme.

Dneska už máme jenom nadnárodní koncerny. Plno politických stran tady ve Sněmovně má plná ústa toho, jak podporuje malé živnostníky, podnikatele. Ale na tomto zákonu je vidět, že je to přesně naopak. Tento zákon ničí drobné živnostníky, drobné podnikatele, dokonce střední firmy a nahrává velkým nadnárodním koncernům. Nahrává prostě světové globalizaci. A já se ptám, jestli je to pro Českou republiku dobře. A rozhodně není, protože ty nadnárodní koncerny vyvádějí 300 až 500 miliard korun ročně z České republiky. Takže to rozhodně není to, co bychom si přáli. Dále chci říct, že ty nadnárodní koncerny platí rozhodně numericky nejvyšší daň. Ale možná nevíte, že právě malí a střední podnikatelé jsou ti, jejichž suma daní dělá v rozpočtu největší část příjmů.